Je to tedy návrh na úpravu pořadu schůze, nejedná se přímo o pevné zařazení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Tím jsme se hlasováním vyrovnali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze. Než přistoupíme k prvnímu bodu, kterým se budeme dnes zabývat, ještě přečtu omluvu, která mezitím přišla.